Já vám děkuji, pane poslanče, a nyní tedy pan poslanec Kučera s faktickou poznámkou. Jsem velice rád, že ta diskuse je a že se skutečně v ní posouváme dále. Já bych jenom tady zrekapituloval slova pana ministra Babiše.

Takhle se pan ministr Babiš tady vyjádřil. Já to beru jako veliký krok kupředu, veliký posun v této diskusi.

Děkuji za slovo. Děkuji, pane poslanče.

Prosím, pane ministře. Děkuji, pane předsedající.

Ale cíl!

Vybírání daní je pro všechny občany. Proto jsme mohli navýšit důchody, proto jsme mohli navýšit platy učitelů, vojáků, policistů, hasičů a všech, které občané potřebují skoro každý den. Tupé vybírání daní, co to je?

Proč v Praze nechodila finanční kontrola?

A 20, 10? Proč ne. Někdy ano, perspektivně.

Než budeme pokračovat, přečtu dvě omluvenky.

Eviduji faktickou poznámku pana poslance Kučery. Prosím, máte slovo. Já skutečně nechci komentovat nějaká trestní oznámení.

Investice, kde jsou? Mě trošku mrzí to, co tady zaznělo, že těch 20 % a 10 % chcete podpořit až někdy. Věřím, že je podpoříte letos. My ten návrh podáme letos a letos budeme o něm hlasovat, protože on letos měl i platit.

Já vám děkuji. Další faktickou poznámku má nahlášenu pan poslanec Kolovratník. A opět vás žádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Nechtěl jsem zasahovat na poslance Michala Kučeru, ale musím reagovat. V minulém roce minimálně byly otevřeny například obchvat města Chrudim, který má dva a půl kilometru, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, a je rozjeta řada dalších velkých staveb. Opět jenom ve východních Čechách dva úseky silnice D35, na Královéhradeckém kraji D11 atd. A pan kolega Kučera moc dobře ví, jakým způsobem vypadá a jak trvá příprava dopravních staveb. Skutečně v dopravě se maká, pracuje a investice se utrácejí efektivně a je to na mapě republiky vidět. Takže prosím, tuhle demagogii, aby to bylo v záznamu, tu si nechte někam jinam! Já vám také děkuji.

Jednáme o elektronické evidenci tržeb. Nyní tedy s faktickou poznámkou byl přihlášen pan poslanec Laudát, ale patrně svou poznámku stáhl. V tom případě řádně přihlášený do rozpravy pan poslanec Jiří Skalický. Prosím, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Pane ministře, dámy a pánové, kolegyně a kolegové, úvodem mého příspěvku krátký abstrakt.

Z toho podnikatelé a živnostníci tvoří zhruba 7 % objemu šedé ekonomiky, což je asi 40 mld., nicméně jsou v tom započítáni podle studie společnosti VISA i výrobní podniky, kterých se EET vůbec netýká, takže ta částka bude podstatně nižší.